Děkuji.

A právě proto třeba budeme mít příští týden ten kulatý stůl.

To prostě je špatně, takto se nemůže sestavovat rozpočet.

Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura. Děkuji.

Já bych považoval tu debatu za racionální poté, co bude hodnocení za prvních šest měsíců. Znáte nějakou skupinu podnikatelů, kteří prodávají výrobky nebo služby, která by dobrovolně přivítala zvýšení daně? Je naprosto logické, že ti, kterým se už povedlo z různých důvodů dobrých nebo méně dobrých získat nižší daňovou sazbu než jiné, že se brání tomu, že by to bylo někde jinde. Já tomu rozumím, já to nijak nekritizuji, ale až budeme mít hotový návrh, tak ho budu obhajovat a vysvětlovat.

Děkuji.

Právě proto tady ta debata probíhala. Děkuji. Nyní se na řadu dostává přihlášený pan poslanec Kolovratník.

Je nám všem jasné, že tohle bude velké a těžké téma, hlavně pro vás, pro koalici, dohodnout se mezi sebou, to sledujeme velmi pozorně a velmi bedlivě, a pak samozřejmě si všechno vydiskutovat tady ve Sněmovně. Myslím teď celkový daňový mix a celkové změny, kterých se stále dotýkáme, to dávám stranou. Moje první otázka na pana ministra byla, jestli vy jako vláda chcete nebo plánujete něco dělat s tím rozdílem cen potravin mezi Českou republikou a Polskem, ve věci daňové, ve formě daňové úlevy. Odpověď byla jasná nechcete, neplánujete to.